Fakt číslo dvě. A bylo jim trochu divné, jak je možné, že je kolem tolik uschlých stromů.

Už toho zničili dost.

Ta rakouská strana se jmenuje Hochficht.

Byla tam strašná spousta návštěvníků, všichni byli spokojeni, včetně Čechů.

Ale přesto jsem tolerantní vůči sjezdařům. Dámy a pánové, byli jsme svědky zločinu. Byla vytvořena poušť. Co byste řekli člověku, který v polovině Šumavy vytvoří poušť?

Když umírají v důsledku fanatiků, kteří si přáli umělou, nikoliv přírodní divočinu. Ale o tom teď přece proboha nemluvíme.

Ano, ministr životního prostředí má pravdu, když říká, že Šumava není jenom pro obyvatele šumavských obcí. Plně s tím souhlasím, když říká, že Šumava je pro všechny občany, kteří tam chtějí přijet a rekreovat se.

Děkuji vám za vaši pozornost.